kolege i kolegice a pogotovo kolege i kolegice iz HDZ-a i SDP-a. Kao mlađi mislio sam da ste nesposobni i korumpirani i da u toj nesposobnosti i korumpiranosti upropaštavate zemlju i uništavate moju generaciju. Ali vi ste zapravo genijalci, otkada sam ušao u Sabor mogu samo zaključiti da onaj koji ovoliko krade i u ovolikoj mjeri i dalje se izmjenjuje na vlasti on mora biti genijalan. Svaki zakon koji donosite donosite protivno interesima zemlje i njenim građana. I pitam se koja je razlika između SDP-a i HDZ-a. I nema je. To su sve isti ljudi sa istim politikama i zajedničkim ciljem kako se obogatiti i zbrinuti za par naraštaja. Dok na razini države niče kriminal za kriminalom, dok se milijarde kuna isisavaju iz proračuna na lokalnom nivou bjesni pljačka još većih razmjera. Tu se u 576 jedinica lokalne samouprave moraju namiriti stranački lopovi iz svih stranaka a ima ih a s njihovim brojem raste i broj i milijarde koje se moraju raspodijeliti. I to između raznih načelnika, gradonačelnika, stranačkih kolega, prijatelja, kumova, rodbine, horde lopova se pokušavaju namiriti za cijeli život. A najviše se ukrade preko javnih nabava i natječaja. Ti poslovi preplaćeni su pogotovo u gradu Zagrebu. Na 2 milijuna kuna namještenog posla 1 milijuna kuna ostaje čistog novca izvođaču radova i to nakon što da provizije onima koji su mu namjestili taj posao. Koja je razlika između ovog primjera koji sam sad dao i pljačke banke. Pa razlika je u tome što je ova pljačka legalna. Kriminalci su si skrojili zakone tako da mogu nekažnjeno pljačkati a čak ni malobrojni pošteni suci ne mogu te ljude osuditi. U zemlji svakodnevnih afera ljudi jako brzo zaboravljaju. DORH ne radi dobro svoj posao a sudstvo ne postoji. Iz tjedna u tjedan izmjenjuju se sve gore i bezobraznije pljačke. Živi zid je otkrio aferu Piškornica gdje je uhljeb direktor Mladen Jozinović isplaćivao sam sebi milijunske bonuse. Živi zid je otkrio da u brodogradilištu Brodosplit, vlasnika Tomislava Debeljaka dobiva se od HBOR-a krediti a da se ti novci za te kredite troše nenamjenski i naravno sve je to prijavljeno DORH-u. Upozorili smo na Imunološki zavod koji se namjerno uništava. Predsjednik Živog zida otkrio je 33 nepravilna postupka i nepravilna izvlačenja novaca iz tog zavoda. Sve je također prijavljeno DORH-u. Otkrili smo kriminal i neodgovorno i bahato raspolaganje našim novcima i u Hrvatskoj pošti. U 4 godine 200 milijuna kuna je tamo ukradeno a 600 milijuna je zbog nemara i bahatosti nepovratno izgubljeno, propalo. Prvi smo prozvali ministra Krstičevića zbog nabave borbenih aviona F-16 Barak i upozoravali javnost na sigurni kriminal koji će se tu dogoditi i na neku buduću korist oko remonta. Još prije 4 godine zauzeli smo se za problem rješavanja 150 tisuća tona kancerogene troske iz Šibenskog TLM-a u Biljanima donjima, tzv. Crveno brdo, još do dan danas nije riješeno, nadamo se da će sada se i to početi rješavati. Dali smo u javnost i menadžerske ugovore u Vukovaru od po 1,5 milijuna kuna koje su HDZ-ovi direktori dobivali za vrijeme vladavine SDP-a. Početkom 2018. bili smo prvi u Uljaniku i upozoravali na budući i neizbježni stečaj Uljanika. Nije da smo samo razotkrivali i upozoravali nego smo i kazneno prijavljivali. Predali smo na stotinu kaznenih prijava. Npr. Kirinu za izvlačenje gradskog novca 17 milijuna kuna gradskog novca, montiranje natječaja Ivana Penave, gradonačelnika Vukovara mjesec dana unaprijed Živi zid je znao tko će dobiti na natječaju, Damira Krstičevića potpredsjednika Vlade i ministra obrane vezano za nabavu borbenih aviona, Milijana Brkića, potpredsjednika Sabora zbog pranja novca te utaje poreza ili carine, itd., itd. Ponudili smo i neka rješenja ali svi naši prijedlozi zakona su odbijeni.

Imamo 14 replika. Izvolite. Poštovane kolege, ovaj zakon naravno da nije savršen. Vi ste sigurno dobili ovo pismo od Hrvatske komore arhitekata sa 16 točaka koje se protivi ovom zakonu. Ja ću to vama kasnije dati da vi to pogledate, ako nemate. Prvenstveno imamo 15 tisuća inženjera i članova inženjerijskih komora u Hrvatskoj, ako se oni protive ovom zakonu šta imamo mi ovdje reći o tome, oni su struka zar ne. Jer ovdje je sve po njihovom, kada sam čitao ovo pismo tu se ne uvažava ni struka niti sigurnost. Radove mogu voditi inženjeri sa dvije godine radnog iskustva, glavne radove neke. Kad tome dodajemo hrvatsku državnu birokraciju gdje treba 30 mjeseci za građevinsku dozvolu, mi nemamo uređenu državu, to mi svi znamo ali vi ste sjedili ovdje. U normalnim državama imate geodetsko uređenje, satelitsku snimku i sve je na internetu, dobijete svoj PIN broj, sve je tamo. Mi to nemamo jer pilot projekti, sve je digitalizirano ali ništa nije riješeno. Ne želite, dobro. Kolega Maras vi ste drugi. G. Štromar, danas slušamo o ovom zakonu ali ono što hrvatsku javnost zanima i nas ovdje zastupnike u čije ime vi predlažete ovaj prijedlog zakona s obzirom da vidimo u medijima da vam se premijer zahvalio na vašoj suradnji, da u proračun nisu uvršteni koeficijenti za nastavnike. Tako da mi nije jasno da li ste vi još uvijek ministar i da li ćete to biti sutra, da li ćete biti, da li ćete podržati proračun za koji niste ili danas podnosite ostavku. To je vrlo važno za ovu raspravu. I mislim da hrvatski građani to očekuju od vas da date kao prvi odgovor kada nastupate u Hrvatskom saboru a sigurno to i zastupnici isto tako očekuju jer očito je da će Vlada nastaviti voziti dalje na žetone još jednog novog, svježe optuženog gradonačelnika po ne znam koji put i to samo pokazuje u kakvoj je situaciji Hrvatska i hrvatska Vlada. Idemo dalje, kolega Vucelić izvolite. Poštovani kolege, sada najviše trebamo kontrolu i odgovornost struke jer slijedi val uvozne radne snage koju netko negdje u Turskoj već sada štanca papire a u Hrvatskoj su već otvorene agencije. Kinezi nam rade Pelješki most, Vlada ukida obvezu da strani voditelji gradilišta i radova moraju ispunjavati uvjete kakve moraju i hrvatski inženjeri. Ne slušate struku, poslušajte komoru, članove inženjerskih komora i šta oni misle. Radite na svoju ruku za strane interese i interese pojedinaca na štetu naših ljudi. Evo ministre, još šta mi je ostalo malo vremena, vi stvarno ovdje za ovom govornicom lažete zastupnike Hrvatskog sabora. Ja ovdje nemam dovoljno vremena da sve kažem ali ovoliko neistina koliko ste vi rekli ja još do sada nisam čuo. Imamo jednu povredu Poslovnika, kolega Maras, izvolite. Gospodine predsjedniče povrijedili ste vi članak 229. koji se odnosi na predsjedanje sjednicom, g. Štromar je htio odgovoriti na moje pitanje ali vi mu niste dali riječ da odgovori i da kaže da li je podnio ostavku, da li će sutra podržati proračun ili neće. Znači nevjerojatno je da vi ne dopuštate svom koalicijskom partneru da se ovdje pred hrvatskom javnosti izjasni šta misli o hrvatskoj Vladi i svojem sudjelovanju u njoj. Idemo dalje. Poštovana kolegica Sabolek, izvolite. Uvaženi ministre, komora jedina ima instrumente da kontrolira i sankcionira inženjere koji nesavjesno rade i putem osiguranja od stručne odgovornosti zaštiti inženjera i korisnika.

Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Poštovani potpredsjedniče Štromar, spominjali ste konkurentnost, jedna od glavnih ljestvica po kojoj čovjek dobije dojam što je konkurentnost i koliko vam je država konkurentna je doing business ljestvica. SDP-ova Vlada je ostavila Hrvatsku na 40.-tom mjestu, evo sada smo na 51 što se smatra velikim uspjehom ove Vlade. No, tamo gdje smo ostvarili po najlošije rezultate je izdavanje građevinskih dozvola.

Poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade, ja sam u konačnici za svaki zakon koji predstavlja korak naprijed. Ja se nadam da je ovaj zakon korak naprijed, ako nije korak nazad. Moje bi bilo pitanje hoćemo li ovim zakonom uvesti reda u prostorno planiranje i graditeljstvo. Znam prostor naše obale, ustvari koliko smo dozvolili devastaciju naše obale, koliko smo dozvolili devastaciju gradova i općine gdje nama reda, nema zakona. Ja se nadam da će ovaj zakon biti stvarno korak naprijed ali da će biti napredan prema svima. Kada ćemo početi kažnjavati neke državne dužnosnike koji bi trebali biti uzor građanima a rade bez pravila, bez propisa i bez građevinske dozvole? Kada će ova hrvatska država biti jednaka prema svima. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre. Deklarativno svi ćemo se složiti da smo za administrativno rasterećenje, međutim kada do toga dođe onda su mišljenja podijeljena, kritike, različiti stavovi. Mene zanima sljedeće, do 2015. nismo imali obvezno članstvo inženjera graditeljstva i voditelja radova u komori, nakon toga uvedena je obaveza članstva, sada predlažemo dobrovoljno članstvo. Zanima me kako se to odražava na kvalitetu poslova koje obavljaju inženjeri i voditelji gradilišta? Da li od 2015. do sada kada je to bilo obvezno sve išlo super, prije toga ne odnosno da li će biti problema dalje?

Hvala vam lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade i državni tajniče. Danas je za vrijeme slobodnog govora poštovana i uvažena zastupnica Mrak Taritaš govorila da nije bilo potrebno donositi izmjene i dopune ovoga zakona jel sada će se bez posebnih provjera stranci moći slobodno dolaziti na naše tržište, volio bih da kažemo zbog čega, kako i na koji način. Ako pogledate samo raspravu iz 2015. godine pa ćete vidjeti što je struka tada govorila u to vrijeme i o kojim izmjenama i dopunama zakona. I druga stvar u ovom zakonu stoji da je istaknuto da strana profesionalna osoba može početi pružati svoje usluge odmah nakon izjave i dostave potpune dokumentacije. I još nešto što smo dobili, jeli sa ovim izmjenama i dopunama zakona mijenjaju uvjeti za izvođača ili oni ostaju isti vezano za Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, ministre. Moja replika će se nadovezati na repliku kolegice Makar, upravo vezano za ove strukovne komore. Upravo ako ste želi dati dignitet i na važnosti struci osmišljeno je da se to rješava kroz komore, ako je sada članstvo dobrovoljno postavlja se pitanje zbog čega bi se uopće netko učlanio i imao dodatni trošak.

Izvolite. Ja sam iskreno ostao malo i zatečen kada je ova izmjena zakona kojom se ukida obveza članstva u komori za dio građevinskih inženjera nazvali reformskom i od niza vaših argumenata posebno me nasmijao sljedeći, a to da će ovo ukidanje obveznog plaćanja za dio građevinara značiti realizaciju strategije za uvođenje eura.

Dakle tko je autor zapravo ovog zakona, da li gospodin Uhlir ili vi osobno s obzirom da se u jednom mediju pojavila činjenica da će i nakon ovog zakona pojavit se prijava za sukob interesa.

Kolegice Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo. Meni je izuzetno zadovoljstvo da je ministar Štromar danas s nama ovdje na ova dva zakona. Na taj način daje na važnosti ovim zakonima i ja očekujem da će on u svom obraćanju odgovoriti na sve naše replike jer je očito odlučio da pojedinačno ne odgovara. Glavnina replika se odnosi i na status inženjera, ali moja replika se odnosi na jednu drugu činjenicu i na jedan drugi zakon vezano uz prostorno planiranje i prostorno uređenje. Naši prostorni planovi su podzakonski akt, direktiva na koju se pozivate iz 2006. kaže da svaka zemlja kada je riječ o uslugama može definirati svoje prostorno planiranje. Ovom izmjenom zakona vi dopuštate apsolutno otvarate ruke svim kolegama koji su članovi ostalih članica EU da se mogu baviti prostornim planiranjem, pa ja očekujem da ćemo možda u budućnosti imati i prostorne planove na poljskom. Nije baš vrhunac političke mudrosti u jeku parlamentarne krize doći u Sabor i ne odgovoriti na pitanje ostajete li u Vladi. Valjda da ostajete u Vladi i da je ta Vlada dobra s ponosom bi rekli ostajemo i to je najbolja Vlada koju je Hrvatska imala. Što danas imamo u novinama? Dakle Plenković prelomio, ne popuštamo HNS-u, HDZ za izglasavanje proračuna, a vi ne odgovorite na pitanje kolege Marasa jel ostajete u Vladi i hoćete li vi možda kao zastupnik preksutra glasati protiv ovog zakona? Evo tu sjedi gospođa Makar onda vas trenutno mijenja u Saboru, ako vam tajnica napiše rješenje za izlazak iz Vlade doći ćete sjesti na njeno mjesto i moguće da glasate protiv zakona koji ste sami predlagali kao pozicija, ali to ćemo vidjeti kako će se dogodi. Prema tome, gospodine potpredsjedniče minimum političke korektnosti, a i mudrosti bi bio da pred javnošću kažete hoćete li biti sutra potpredsjednik Vlade, hoćete li glasati za proračun jel ostajete u Vladi i to je to. Hvala. poštovani potpredsjedniče Vlade, ministre. Jedna od tema odnosno jedno od područja koje je doživjelo stvaranje Hrvatske države najčešće izmjene i najčešće donošenje zakona je područje planiranja i područje gradnje. Mene interesira da li će postupak izdavanja građevinskih dozvola, a znamo da je decentraliziran sa razine države na razinu županija, da li se razmišlja i o još jednom stupnju decentralizacije, to bi ona bila na gradove i općine ili zbroj gradova i općina? Jer držim da je u tom dijelu usko grlo i da je tu baš dodatno administriranje. I mislim da je katastar jedno od uskih grla i da li se razmišlja ko što imamo evidenciju i uređenje glede sređivanja stanja u prostoru i dozvola u katastru Sada bih pitao izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Ne. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade sa državnim tajnikom i suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. U ime kluba IDS-a, PGS-a ukratko ću se osvrnuti na ova dva prijedloga zakona. Prijedlozi oba zakona u prvom čitanju, ali i sada u konačnim prijedlozima su da tako kažem podigli puno prašine, uzburkali javnost, uzburkali stručnu javnost što je svakako vrlo zabrinjavajuće. Ministarstvo nema sluha za argumente struke koji jasno pokazuju da će prijedlozi zakona dovesti do srozavanja dostignutih standarda kvalitete gradnje. U jednoj uređenoj državi, ministarstvo uvažava mišljenja struke no nažalost ne i u Hrvatskoj gdje umjesto da dobijemo kvalitetan i provediv zakon dobili smo jedan opravdan revolt struke. Opet je izostala zdrava komunikacija, opet je izostao dijalog i savjetovanje sa stručnom javnosti. Kao što sam već puno puta rekao, a očito je na ovom primjeru isto, štancamo zakone opravdanjem provođenja reformi pod izlikom da bi udovoljili zahtjevima EU. Zakonskim izmjenama zakona prije 4 godine inženjere gradilišta statusno su ujednačeni s projektantima i nadzornim inženjerima, što se u praksi pokazalo kao dobro rješenje jer ih se bolje pozicioniralo na tržištu, ali i među kolegama projektantima i nadzornim inženjerima, budući da su dobili vrlo stručan i ravnopravan kadar. Regulacijom inženjera gradilišta ili voditelja građenja, voditelja radova 2015. godine je ostvaren dignitet njihove struke i zaslužena pozicija na gradilištu. Ovakvim predloženim izmjenama uz oduzimanje stečenih prava, smanjuju se i potrebni uvjeti za pristup ovim profesijama čime se dovodi u pitanje sigurnost građenja u odnosu na sadašnje stanje. Dakle, radi se o vrlo zabrinjavajućoj činjenici, a to je da se suprotno nacionalnim interesima bez opravdanog razloga deregulira profesija voditelja građenja, tj. voditelja radova što može imati stvarne posljedice na sigurnost gradnje. Nažalost, u odnosu na zakonske izmjene iz 2015. godine koje su polučile brojne pozitivne rezultate za graditeljsku struku i koje su težile jačanju strukovnog komorskog sustava, sada predložena zakonska rješenja imaju za cilj smanjenje javnih ovlasti komora te slabljenje strukovnog komorskog sustava uvođenjem elemenata dobrovoljnosti, što dovodi do miješanja dva pravna oblika u istoj organizaciji komore i udruge. Podsjećam da komore obavljaju niz poslova državne uprave koje su komorama preneseni na temelju javne ovlasti. Očito je da se inženjere gradilišta stavlja u podređeni položaj u odnosu na status koji imaju trenutno kao ovlašteni inženjeri i članovi komore, dok s druge strane sve javne investicije opterećene su zakonskom obvezom ugovaranja vođenja projekta s voditeljem projekta, što sigurno povećava trošak ukupnog iznosa investicije. Voditelji projekta zasigurno nisu profesija koja ima utjecaj na javno zdravlje i sigurnost, nije sudionik u gradnji, a nije ni regulirana profesija. Stoga nije ni nužno da se poslovi djelatnosti vođenja projekta uopće definiraju zakonom. Radi se o menadžerskoj ulozi i sami investitori trebaju ocijeniti da li žele imenovati voditelja gradnje ili ne. Naime, proces gradnje sa stajališta propisa u gradnji u dovoljnoj mjeri kontroliraju sudionici u gradnji sukladno zakonu. Predložene izmjene zakona inženjere gradilišta pretvaraju zapravo u zaposlenike izvođača čiji rad nadziru poslodavac i nadzorni inženjer čime gube pristup stručnom i pravnom savjetovanju, zaštiti komore, osiguranju od profesionalne odgovornost i pristup hrvatskim normama. To znači da ih se stavlja u podređeni položaj u odnosu na status koji trenutno imaju kao ovlašteni inženjeri i članovi komore.

Sada će oni morati pojedinačno prolaziti kroz kompliciranu i skupu proceduru nostrifikacije svojih dokumenata što će značiti nova opterećenja na gospodarstvo. Ja sad postavljam jedno logično pitanje. Zašto mijenjati nešto što se u praksi pokazalo kao dobro? Predlagatelj kao jedan od ciljeva predloženih izmjena ističe administrativno rasterećenje u obavljanju poslova u graditeljstvu na način da se obavezno članstvo zamijeni neobaveznim upisom u imenik komore. To je znači mogao napraviti za sve profesije i djelatnosti koje sudjeluju u građenju. To sigurno ne može biti pravi razlog takvog zakonodavnog rješenja koje je očito doneseno bez promišljanja o pravnim posljedicama koje nastupaju takvim zahvatom u području koje pripada sigurnosnom sektoru. Složiti ćemo se da mjeru rasterećenja od plaćanja članarina fizičkih osoba pojedinaca koje iznosi do 1800 kn godišnje, vrlo teško možemo uzeti kao neko opravdanje, pogotovo zato što su izravni učinci te mjere za poslovanje na tržištu skoro pa neznatni, a štetne posljedice za komorski sustav i struku ogromne. Šteta je još veća kad znamo da plaćanjem članarine svaki član dobije policu osiguranja od profesionalne odgovornosti, besplatan pristup normi, pravnu i stručnu pomoć, besplatne seminare, predavanja. Zaista je zabrinjavajuće to što je ministarstvo u oba prijedloga zakona propustila obrazložiti razloge predloženih izmjena. Možemo zaključiti da za predložene izmjene nema valjanih argumenata pa je evidentno da se ne radi o svrsishodnim izmjenama. Dakle, imamo izmjene protiv koje su se udružile sve 4 komore i arhitekata, inženjera građevinarstva, inženjera elektrotehnike i inženjera strojarstva. Provedena je i anketa u kojoj se 79% ovlaštenih inženjera jasno izjasnilo protiv predloženih promjena zakona. Zatim, nezadovoljstvo su inženjeri izrazili brojnim pojedinačnim pismima, potpisana je peticija. Ovakvom rješenju protive se i investitori. Podršku komori dali su i Hrvatska udruga poslodavaca i Sindikat graditeljstva. Čak 19 tvrtki i izvođača radova, ali i to sve nije dovoljno jer resorno ministarstvo i dalje ustraje na ovim izmjenama koje objektivno nisu dobro rješenje. Nameće se objektivno pitanje. Tko stoji iza predloženih rješenja i kojim interesnim skupinama pogoduje Ministarstvo graditeljstva? S obzirom na argumentirana upozorenja koja dolaze od strane struke kako se radi o nekvalitetnim zakonskim rješenjima koji predstavljaju veliki korak unatrag za samu struku i dugoročno opasne rizike za sigurnost i zdravlje ljudi, mi u IDS-u ne možemo podržati ovakva zakonska rješenja. Stoga predlažemo da se predloženi zakonski prijedlozi povuku iz procedure dok se ne postigne usuglašeno rješenje ministarstva i stručne jasnosti. Zahvaljujem poštovani kolegi.

Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ova dva prijedloga zakona nisu ni danas na matičnom odboru kao ni na prvom čitanju dobili potrebnu većinu da se zakonski prijedlozi prihvate i to na neki način i govori o ovim prijedlozima kakvi dolaze iz matičnog ministarstva ovdje na dnevni red i u raspravu. Poruka je izuzetno loša jer, recimo, kad netko razmišlja o Ministarstvu graditeljstva, onda mu je prva misao, naravno koliko brzo investitori će dobiti građevinsku dozvolu, kao što razmišljamo o zdravstvu, svi misle koliki su redovi čekanja, kad će doći na red, na pregled, na terapije, vama bi trebao biti znači core business da sredite sustav izdavanja građevinskih dozvola, vi se uporno paralelno bavite trivijalnim stvarima oštećujući jednu skupina, mijenjajući stalno pravila igre i tim vašim nečinjenjem i bez obzira što ste, evo, na početku godine bili x puta od ne znam koga sve ne upozoreni da izmjene Zakona o gradnji u smislu što kvalitetnijeg izdavanja građevinskih dozvola nisu na dobrom putu, odbacili ste više od 80% primjedbi, što je naravno rezultiralo time da je po Doing Business ljestvici Hrvatska pala sa 126. mjesta na 150. mjesto. To ne bi bilo strašno da je konkurencija od 1000, ali konkurencija je od 190 i tim vašim nečinjenjem, brljanjem u ministarstvu, srozali ste rejting i cijele države i toga jednostavno morate biti svjesni da ne radite dobro svoj posao, a to što tražile izliku, što najavljujete izliku da će se nagodinu vidjeti bolji rezultati, znamo da jednostavno nije tako jer donošenjem izmjene zakona jednostavno ste paralizirali cijeli sustav ishođenja građevinskih dozvola pa je takvim nespremnim izlaskom novog zakona i forsiranjem pod svaku cijenu da stupi na snagu imamo i dijelove urede koji još se nisu pohvatali konce, prošlo je više od pola godine, nisu u stanju izdavati dozvole. Da ne kažem, između ostalog, da mjesto gdje je najveća gospodarska aktivnost, a to je Grad Zagreb, uopće ne koristi vaš sustav e-Dozvole i to jednostavno govori o vašem načinu rada, pa i o tome koliko poštuju ono što vi radite i kako uopće možete imati autoritet na Grad Zagreb, koji ima najveće resurse da jednostavno to ne prihvati. Kad govorimo po ljestvici Doing Business na kojem se mjestu naša zemlja nalazi, moram samo napomenuti da sve zemlje iz okruženja, ne želim ih ni nabrajati su ispred nas, puno, a što se tiče vaših područja, puno bi lakše bilo nabrojati one koji su nažalost iza nas, a ne koji su ispred. Slušajući gomilu ovih argumenata koje je evo i ministar naveo ja kako bi opravdao nastojanje da voditeljima gradilišta uskrati ili da evo, bit ću točan, da znači da oni nemaju obavezu biti članovi Komore graditeljstva, govori činjenicu da jednostavno ne poznajete struku, da iz istog ranga ste u stanju izbaciti, izmaknuti voditelja gradilišta pored projektanta ili nadzornog inženjera, govori tražeći argumente u tome da se ugovori potpisuju sa tvrtkom i takve nekakve iracionalne stvari jer sa tvrtkom možete potpisati i projektiranje i to vi jako dobro znate, jednostavno bacajući brdo argumenata, jedan sistem koji ste priznajem uravnotežili prije 4 g., sada je ne znam iz kojeg razloga, iz kojeg realnog razloga radite suprotno. U replici ministru koji nije odgovorio nikome na niti jednu repliku, kao prvo najviše mi je odzvonio argument da je ukidanje obaveznog članstva za voditelje gradilišta, doprinosi realizaciji strategije za uvođenje eura. Evo ja jednostavno to ne mogu, ne mogu jednostavno shvatiti tu činjenicu jer pregledom strategije ni to nije, ni ta radnja nije navedena. Nadalje, izdvajali ste da je, to navodite kao pretjeranu regulaciju zato što je netko prije 4 g. stavljen u komoru. Šta to znači, da li je vaš stav ukidanje komora? Kad govorimo o vašoj političkoj opciji, vi ste bili na braniku komore, gospodarske komore. Tog se sjećam još iz naše Vlade. Ne znam šta se tu promijenilo, jednostavno ste se doveli do toga da vas čak i onaj koji želite zastupati, jednostavno zamole da više to ne radite, da ih ne zastupate. Isto tako ste se doveli i sad. Znači imate, u kontinuitetu ste u ratu sa svim komorama i uvjeren sam da to jednostavno nije ispravan put jer ne možete biti toliko sigurni u sebe da radite dobar posao kad vam je povratna informacija sa terena tolika loša kao i kod donošenja Zakon o gradnji vezano za ishođenje građevinskih dozvola, tako i za ovaj slučaj koji bi realno i ne mora biti toliko krucijalan koliko se želi naglasiti, ali jednostavno tim svojim rekao bi čak i silovanjem donošenja zakona ste jednostavno se doveli do ovoga da vam zakoni ne prolaze na matičnim odborima gdje formalno imate većinu. Zahvaljujem, kolega Babić. Izvolite, kolega Grgić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo naš ministar je krenuo sa spomenuo je brojke ovog akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. g. i čak je definirao vrijednost otprilike koliko će ovaj zakon doprinijeti u tom rasterećenju međutim ja postavljam drugo pitanje a to je nova opterećenja koja će biti zaista rezultat ova dva zakona. Naime, polica osiguranja od profesionalne odgovornosti koji članovi komore dobivaju u okviru članarine koju plaćaju, navedeno osiguranje u interesu je svih sudionika u postupku gradnje, u slučaju prestanka komorskog članstva polica osiguranja od profesionalne odgovornosti za voditelje građenja odnosno radova, bit će višestruko skuplji jer će ih morati ugovarati individualno. Danas je 15 000 članova komore. Svi oni imaju jedinstveno osiguranje i komora za svih njih zastupa, to znači da daleko su bolji uvjeti koje ćemo dobiti. ... [[Govornik se ne razumije.]] ako mi, nas dvojica, trojica ili nas nekolicina budemo tražili to osiguranje. S druge strane, voditelj građenja treba obavezno poznavati hrvatske norme vezane za izvođenje konstrukcija u odnosu na vrstu materijala. Prema cjeniku Hrvatskog zavoda za norme, pristup normama za 5 korisnika npr. iznosi 25 600 kn godišnje po korisniku, komore sada imaju ugovorene kolektivni pristup norama za svoje članove koje iznose prosječno 85 kuna. Pogledajte koja je to razlika. I sad ako spominjemo komoru, ako spominjemo članove, da li će oni biti dio te komore ili neće? Mi moramo govoriti o jednoj ozbiljnoj instituciji, o komori koja zastupa i predstavlja zajedničke interese svojih članova pred državnim i drugim tijelima. Naime, komore nisu udruge da privlače dobrovoljno članstvo, komore su pravne osobe koje obavljaju dio poslova koji im je u obliku javnih ovlasti prenijela državna uprava. Predloženim zakonom se zapravo zabranjuje jednoj kategoriji inženjera da imaju status ovlaštene osobe učlanjenjem u komoru što je diskriminatorno i u protivnosti sa Ustavom RH. Odgovornost provjera stručnih i obrazovnih kvalifikacija inženjera koji rade na gradilištima, prebačeno je na komore, čime se spriječila mogućnost da poslove ovlaštenog voditelja građenja ili radova, obavlja netko tko potencijalno ima lažnu diplomu ili nedovoljno radnog iskustva. Postavljamo pitanje kako će nadzorni inženjeri ubuduće kontrolirati vjerodostojnost diplome i stručnost voditelja građenja? Iako se ministarstvo u obrani prijedloga zakona pozivalo na institucije EU-a, važno je znati kako one nemaju ovlasti regulirati niti deregulirati profesije u pojedinim zemljama članicama pa tako Europska komisija od RH ne zahtijeva ni deregulaciju profesije ovlaštenog voditelja građenja odnosno radova kao što navodi ministarstvo budući da se radi o profesijama koje izravno utječu na sigurnost i zdravlje ljudi a pitanje je zaštita nacionalnih javnih interesa u kojima odlučuje isključivo zemlje članice. Ajmo vidjeti naše susjede, ajmo vidjeti naše Slovence. Zanimljivo je istaknuti kako je komorski uređen graditeljski sustav u susjednoj Sloveniji ujedno i starijoj članici EU-a, u potpunosti u skladu sa europskim zakonodavstvom, dok se hrvatski model neutemeljeno proglašava nekompatibilnim s europskim zakonima i direktivama. Prema uspješnom slovenskom modelu, djelatnost na području stručnih poslova ovlaštenih arhitekata i inženjera regulirana je unutar komore za arhitektu i prostor Slovenije i inženjerske komore Slovenije a inženjeri koji polažu državni ispit imaju pravo na obavljanje svih poslova u struci, znači projektiranja, stručnog nadzora, projektantskog nadzora, vođenje građenja, vođenje radova, izrade elaborata i studija te poslove vođenje projekata. Također, prema tamošnjem zakonu, svi članovi imaju obavezu ugovaranja police osiguranja od profesionalne odgovornosti, dakle iste one koje hrvatska komora osigurava svim svojim članovima odnosno ovlaštenim inženjerima. Znači li to da Slovenci jednostavno bolje štite svoje nacionalne interese kroz zaštitu struka koje spadaju u sigurnost sektora zbog utjecaja na zdravlje i sigurnost ljudi? I na kraju, ja bi naveo pismo ili dokument predsjednice Hrvatske komore arhitekata Željke Jurković, predsjednika Hrvatske komore inženjera strojarstva Željka Dorića, predsjednice Hrvatske komore inženjera građevinarstva Nine Dražin Lovrec i predsjednika Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Živko Radović koji mole da se ne prihvati ovaj zakon. Sad je konačno pitanje ako cijela struka stoji protiv ovog zakona, zašto bi ga mi prihvatili? Zahvaljujem kolegi Grgiću. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Tomislav Lipošćak, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je objedinjena rasprava o Konačnom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Svrha donošenja ovih zakona kako smo mogli u uvodnom djelu čuti jest administrativno rasterećenje profesionalnih poslovnih usluga što je dio tekuće gospodarske politike koja se provodi u skladu sa mjerama iz akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. Naime, i mjerenje administrativnog opterećenja za inženjere gradilišta i odnosno ili voditelja radova, primjenom metodologije standardnog troška, pokazalo je značajno administrativno rasterećenje za otprilike 5500 članova komore kojima bi se obvezno članstvo u komori zamijenilo neobveznim upisom u imenik komore. Ukupno rasterećenje iznosilo bi oko 10 milijuna kuna godišnje. Oni više neće imati obavezu svoja prava na rad ostvarivati upisom u imenik komore i plaćanjem godišnje članarine već će to pravo ostvariti automatski u onom trenutku kada ispune zakonom propisane uvjete. Inženjeri gradilišta ili voditelji radova prema zakonu kojim se urešuje gradnja, nisu sudionici u gradnji jer ne obavljaju te poslove profesionalno i ekonomski neovisno te stoga ne mogu preuzeti odgovornost za ispunjenje ugovora. S obzirom na to da su inženjeri gradilišta ili voditelji radova kao i svi drugi zaposlenici izvođača odgovorni samo poslodavcu ali ne i investitoru, profesionalno osiguranje im nije potrebno te se u tom kontekstu ne može govoriti o potrebi uređivanja te profesije kao regulirane profesije. Nastavno navedeno, izjednačavanjem prava na poslove inženjera gradilišta ili voditelja radova upisnih u komoru i onih koji nisu upisani u komoru, stručni naziv kao i njegov formalni dodatak ovlašteni, postaje nepotreban. Kako dakle potreba za daljnjim egzistiranjem prava na strukovni naziv prestaje, to pravo će se ostvariti kroz ispunjavanje zakonom propisanih uvjeta z obavljanje poslova u korist svih inženjera gradilišta ili voditelja radova koji se ovom djelomičnom deregulacijom administrativno rasterećuju. Novim zakonskim rješenjima olakšava se i pristup profesiju tržištu europskog gospodarskog prostora zbog čega inženjeri gradilišta i voditelji radova dolaze u tržišno povoljniju situaciju. Profesionalni položaj tih profesija ostaje isti, slobodnim izborom odlučuje upisom u komoru i besplatnom pristupu repozitoriju hrvatskih normi. Zabrinjavajući je naime podatak da prema podacima Hrvatskog zavoda za norme, repozitorij hrvatskih normi koristi otprilike samo 22% ukupnog članstva komore, dakle uglavnom projektanti i nadzorni inženjeri. Uz sve navedeno, uvjeti za izvođača ostaju i dalje u ređeni zakonom a ispunjavanje tih uvjeta na gradilištu kontrolira nadzorni inženjer kao što je bilo i uređeno do 2015. godine. Propisivanje obveznog članstva u komoru za inženjera gradilišta ili voditelja radova predstavlja prepreku u slobodi tržišne konkurencije. Svjetska banka procjenjuje potencijal za rast produktivnosti hrvatskog gospodarstva na oko 5% u slučaju ako se provede određena razina smanjenja prekomjerne regulacije nastavno na već provedene mjere liberalizacije. Također, indikator restriktivnosti profesija koji je razvoja Europska komisija, pokazuje kako RH ima barem za 10% višu ukupnu razinu regulacije profesija od prosjeka EU-a. Pritom se gledaju arhitekti, inženjeri građevinarstva, odvjetnici, revizori, porezni savjetnici i računovođe. Razlog za donošenje ovog zakona nalazi i u činjenici da se strukovnim komorama mijenja okvir nadležnosti kao i javne ovlasti. Naime, sve komore su dužne ustrojiti imenik inženjera gradilišta i imenik inženjera radova a Hrvatska komora arhitekata uspostavlja još i vodi imenik krajobraznih arhitekata. U cilju daljnjem usklađenja sa direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija, Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva daju se ovlasti da unutar imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva uspostavi i vodi razrede revidenata kao i evidenciju stranih revidenata koji u RH obavljaju poslove kontrole projekata na privremenoj ili na povremenoj osnovi. Time se stranim profesionalnim osobama iz europskog gospodarskog prostora omogućuje obavljanje poslova kontrole projekata na privremenoj ili povremenoj osnovi. Slijedom svega ranije navedenog, klub HDZ-a podržati će ova dva zakonska prijedloga, zahvaljujem. Zahvaljujem kolegi Lipošćaku. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, poštovana kolegica Ana-Marija Petin, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo danas ću govoriti kao odgovorna osoba u jednoj jedinici lokalne samouprave i u funkciji investitora budući da aktivno kao i drugi gradonačelnici i načelnici sudjelujem u procesu gradnje te imam potrebu ukazati na dobre strane predloženih ovih izmjena ali i na neke probleme sa kojima se susrećemo u tijeku provedbe infrastrukturnih projekata koji su financirani sredstvima EU a izravno su vezani na zakonodavni okvir upravo iz područja građenja. Najprije bih se osvrnula na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostorom uređenju. Cilj izmjena kojima se želi zaštiti javne interese i interese svih sudionika u procesu gradnje a naročito nastojanje da se gospodarstvenici dodatno rasterete administracije i parafiskalnih davanja na način da se strukovnim komorama izmijene javne ovlasti i nadležnost. Mi u HSS-u kao i svako rasterečenje gospodarstva i gospodarstvenika pozdravljamo ali za razliku od dosadašnje obveze plaćanja članarina strukovnim komorama izvođač će moći imenovati za izvođenje građevinskih radova osobe kako je to i propisano u članku 9. predloženih izmjena što kao gradonačelnica također pozdravljam jer i sama na lokalnoj razini nastojim iznaći modele iz našeg djelokruga kako olakšati poslovanje poduzetnicima i privući buduće investitore na naše područje. Međutim, ono što mi se čini i nama u HSS-u da bi u budućnosti za investitore mogao biti problem je s jedne strane propisana manja stručna sprema i godine iskustva za inženjere koji će voditi građenje a naravno tu je i pitanje police osiguranja od profesionalne odgovornosti. Investitor će morati provjeravati u takvim slučajevima police jer iako je obvezno sada ostaje jedino na poslodavcu na koji način će osigurati proces građenja dok se za ovlaštenog inženjera člana komore podrazumijeva da je osiguran po tom pitanju kako i dosadašnji članak 31. govori da komora preuzima osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti svojih članova ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, ovlaštenih inženjera i stranih ovlaštenih osoba upisanih u imenik komore koji su komori dužni plaćati naknadu za profesionalno osiguranje. Ovo je veliki problem pogotovo kod financijskih korekcija koje propisuje EU gdje se javni naručitelj ne može zaštiti u slučaju propusta struke. Drugi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje uvjetovale su izmjene ovlasti i nadležnosti strukovnim komorama no ovdje bih se osvrnula na nama novi pojam sudionika u postupku gradnje a to je voditelj projekta. S jedne strane izmjenama ovog zakona nastoji se financijski rasteretiti gospodarstvo a od 1.1. ove godine nama javnim naručiteljima nametnute su nove financijske obveze za kapitalne projekte kroz imenovanje voditelja projekta odnosno sada ugovaranjem upravljanja projektom gradnje od faze planiranja do realizacije infrastrukturnih projekata. Iako se čini da možda neka općina ili grad poput moje Orahovice neće imati infrastrukturne projekte iznad određenih pragova od 10m 35 ili 50 milijuna kuna bez PDV-a ovisno o namjeni vjerujte mi da su jedinicama lokalne samouprave na raspolaganju ogromna financijska sredstva EU i nije nemoguće da se realizira financiranje npr. gradnje komunalne infrastrukture, ceste ili neke javne namjene iznad navedenih pragova. Primjera radi ugovoren je projekt grada Orahovice iz projekta Slavonija te ima radova u vrijednosti preko 35 milijuna kuna bez PDV-a i da se ne radi o turističkoj infrastrukturi ova usluga bi bila dodatni financijski izdatak sada u fazi provedbe. Taj projekt se godinama planirao kroz studij izvodljivosti, studij utjecaja na okoliš i financijske analize uz državne potpore i tehničku pomoć jer u suprotnom ne bi ni bio odobren za europsko financiranje. Moram priznati da nam nije poznato tko izdaje te licence za voditelja projekta, koliko je u Hrvatskoj u ovom trenutku uopće raspoloživost ove struke, pretpostavljam ne velika a o tome naravno ovisi i cijena. Koji je to red veličine u odnosu na investicije u usporedbi npr. s uslugom projektantskog ili stručnog nadzora. Kada govorimo o konkretnim problemima iz područja gradnje za investitore naravno je ishođenje, veliki problem ishođenje građevinske dozvole. Svakako pozdravljam i nastojanje da se započet postupak e-dozvole kroz e-konferenciju uspostavljenu u travnju još ove godine poboljša te rastereti pribavljanje nepotrebnih posebnih uvjeta građenja i potvrda javno pravnih tijela. No međutim, čuli smo ovih dana kritike da je u samo 40 zemalja na svijetu investitoru teže doći do građevinske dozvole nego u Hrvatskoj. Zastrašujući je podatak doing business Svjetske banke u kategoriji izdavanja građevinske dozvole prema čijoj je i ljestvici Hrvatska na 150.-tom mjestu što je znatno gori rezultat nego prije 2 godine kada smo bili na 126 mjestu. Iako se nadam da će ove izmjene doprinijeti da se taj podatak ubuduće popravi nisam sigurna da će digitalizacija glavnog projekta i uz smanjenje njegovog sadržaja ubrzati stvari te nama smanjiti trošak. Investitor i dalje za gradilište mora naručiti analogni oblik dokumentacije, sve administrativne procedure koje su uvođenjem e-konferencije isključivo u ovlasti projektanta a ne investitora sigurno su odlične za privatne investitore. No kada investitor jedinica lokalne samouprave radi se ponovno o dodatnom našem trošku. Naša dosadašnja praksa je da sami ishodimo uvjete i potvrde, podnosimo zahtjeve i vodimo svu administraciju jer su javno pravna tijela najčešće u našem okružju, uvijek imamo informaciju iz prve ruke ako su potrebne nadopune, imamo jasan uvid u rokove i izvršenje ugovora o projektiranju a sada kada investitor više ne može ni zahtjev podnijeti očekujemo poskupljenje usluge projektiranja što nas nimalo ne veseli. Svaka pohvala ako će se smanjiti broj javnih tijela i potvrda u postupku i ako će platforma e-dozvole podnijeti ogromne količine podataka pri učitavanju digitalnih projekata jer svjedoci smo čestog pada sustava sličnih aplikacija koje koristimo u provedbi projekata kao što je Agronet i iMIS sustav, dakle svaka pohvala ako će se smanjiti padovi ovih sustava budući da se unose ogromne količine podataka pri digitalizaciji, unošenju digitalnih projekata. Uz sve ove izmjene Zakona o gradnji, vratit ću se sada na pitanje sa samog početka, a to je odgovornost projektanta kada je u pitanju postupak javne nabave i EU financiranja. Provodeći nekoliko infrastrukturnih projekata, došli smo do zastrašujućeg zaključka, a to je da smo bombardirani prijetnjama o propisanim financijskim korekcijama, između ostalog i zbog neadekvatnog troškovnika radova odnosno tehničkih specifikacija. Koliko je meni poznato, stupanje na snagu Zakona o gradnji, troškovnik više nije sastavni dio dokumentacije za građevinsku dozvolu, čak štoviše, taj termin se u našem zakonodavstvu ni u podzakonskim aktima niti ne koristi. Danas je jedina obveza da se o glavnom projektu napiše koliko iznosi procjena troškova gradnje. Kako uz glavne projekte ugovaramo i projektantske troškovnike bez kojih nema investicije, svjedoci smo da dobivamo sve i svašta, a da su usklađeni sa Zakonom o javnoj nabavi i smjernicama EU komisije, kroz upute koje izdaje SAFU, da i ne govorimo. Prije je troškovnik bio pregledan bar u postupku izdavanja dozvola, no sada je sve prepušteno nama koji smo odgovorni za njihovu kvalitetu ili nedostatke. Susreli su se i drugi i gradonačelnici i načelnici, susreli s ovim problemom, pa je moje pitanje, kojim podzakonskim aktom Zakona o gradnji je uređeno na koji način se izrađuje troškovnik? Ako postoji Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, npr. za glavni projekat, ne vidim razloga da ne postoji sličan pravilnik o sadržaju i načinu izrade troškovnika. Pravilnik o dokumentaciji, postojeći Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave u čl. 5 sadrži samo osnovne navode u 6 točaka od kojih se troškovnik sastoji, ali ne i opis kako iz izraditi u skladu sa smjernicama EU komisije. Znači prema Zakonu o javnoj nabavi i SAFU uputama o izradi troškovnika i ugovoru o financiranju, odgovoran je isključivo korisnik EU sredstava, odnosno investitor kao javni naručitelj. Savjetuje nam se da pročistimo troškovnike za javnu nabavu, no ne na koji način da grad ili općina zaposli projektni tim da bi imali službenike struke arhitekture, građevine, elektrotehnike i strojarstva jer sve to sadrži troškovnik radova imalo ozbiljnije gradnje. Platimo troškovnik u ugovoru interpoliramo odredbu da ga projektant mora izraditi prema Zakonu o javnoj nabavi i uputama SAFU-a i što se dogodi. Već u prvim stavkama, jasno je da je troškovnik bez ispravaka odmah dobiva financijsku korekciju i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Dokument nerijetko ima i stotinu stranica, ovjereno od ovlaštenog projektanta, pa i da ugovorimo vanjske stručnjake da ga pročiste, to je u domeni krivotvorenja službene isprave. Uostalom, vanjski stručnjaci za javnu nabavu ugovaraju za postupka provedbe nabave, ne i za loše sastavljen troškovnik. Kada dokument vratimo projektantu s komentarima na temelju ugovora, dobijemo ispravak, ali opet, tko jamči da je ispravljen i opet to netko treba pregledati. Jedinice lokalne samouprave nisu projektantske kuće, ni SAFU čija je djelatnost kontrola dokumentacije za javnu nabavu, licencirani stručnjaci u lokalnim samoupravama su pretežito pravnici, a za ovaj zadatak ispada da bi trebali imati završena još 4 fakulteta. Sve ovo govorim da pojasnim kako ne možemo ugovorom obvezati projektante da oni odgovaraju i snose naknadu troškova investitoru, ako se u kasnijoj kontroli javne nabave utvrdi da se korisniku EU sredstava utvrđuje financijska korekcija zbog troškovnika. I moje pitanje glasi, kada će se nešto poduzeti da se sa korisnika EU sredstava skine ovaj teret troškovnika? Recimo, kada će se donijeti Pravilnik o sadržaju i izradi troškovnika, slično kako je propisano za tehničku dokumentaciju odnosno projekte koji bi objedinio sve, strukovne norme, zahtjeve javne nabave i EU komisije? Do tada, plaćat ćemo greške u troškovniku za koje nemamo kapacitete, koje ne možemo, i po zakonu ne smijemo ispravljati i prepravljati. To može samo projektant koji je propisao troškovnik, na to ga ništa ne obvezuje osim ugovora s naručiteljem. Jamstvo da 10% visine ugovora o izradi troškovnika koji nam je na raspolaganju je zanemarivo u odnosu na financijsku korekciju koja se mjeri u postotcima od investicije, cijene radova, a sve drugo u ugovoru u ovom trenutku nije, bilo bi ništetno. Dakle, na kraju, mi u HSS-u želimo poručiti da se ne guraju na silu ovakvi prijedlozi izmjena zakona protiv kojega je cijela struka o kojem su govorili i svi ostali naši kolege saborski zastupnici, nego da se ministarstvo pozabavi pravim problemima u području gradnje, sa kojima se susrećemo mi na samom terenu i koji nam onemogućavaju ili nabijaju dodatna financijska opterećenja ionako već do sada opterećenih jedinice lokalne samouprave i upravo iz tog razloga mi u HSS-u, naš klub neće podržati ove predložene izmjene zakona. Prelazimo na sljedeću raspravu. u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a poštovani kolega Branko Hrg, izvolite.

Mi danas opet raspravljamo o izmjenama određenih zakona na koje izmjene je struka na koju se ona odnosi dala svoj sud kao neprihvatljive izmjene. Da li je to točno ili nije, vjerujem da je ministarstvo dobro snimilo stanje, obavilo sve potrebne razgovore sa strukom, usklađivalo to i da se izmjene koje su predložene nama ovdje u HS-u stvarno odnose na poboljšanje zakonske regulative. Nisam stručna osoba koja bi mogla u tom dijelu na taj način raspravljati pa onda ću se odrediti na način i u ime kluba da ćemo prihvatiti prijedlog ministarstva vjerujući i očekujući da su dobro i temeljito sagledani svi aspekti tih izmjena zakona koje su pred nama. Često nam se javljaju ljudi s terena, javljaju nam se projektanti, javljaju nam se naravno vlasnici i tvrtki koji izvode radove, javljaju nam se kao što je kolegica Petin malo prije govorila i ljudi iz lokalnih samouprava koji su dakle u jednom ekspanzijskom procesu investicija na terenu prvenstveno financirani iz sredstava EU i svi su nezadovoljni. Mali si vraćam film natrag tamo negdje u 2008. godinu kada sam imao prilike sudjelovati u jednoj greenfield investiciji talijanskog investitora tada u gradu Križevcima u proizvodni pogon, dakle ne trgovački, proizvodni pogon koji je rekao tada je ishođenje građevinske dozvole u Hrvatskoj, tada u Križevcima napravljeno nekoliko puta brže nego što bi on to uspio postići u Italiji. Nekako danas stječem dojam da smo mi svim dodatnim izmjenama koje su se događale u principu nekako išli unatrag da smo svaki put umjesto pojednostavljenja i poboljšanja i ubrzanja ustvari napravili čak i korak unatrag. Dobio sam i neke natuknice od projektantske tvrtke, zamolili su me ljudi da ukažem na to i da konkretno kažem s kojim problemima se sreću i što se događa. Naime, kada mi donesemo ovdje izmjene zakona onda iz toga proizlazi još čitav niz aktivnosti koje mora napraviti resorno ministarstvo da bi taj zakon se mogao implementirati da bi se on mogao nakon toga u krajnjem slučaju provoditi. Na zadnjim izmjenama Zakona o gradnji koji smo donosili po ovome što meni ovdje piše se to nije dogodilo. Ja ću stvarno pročitati nekoliko natuknica koje sam dobio ali me istovremeno interesira da dobijem i odgovor od strane predstavnika ministarstva kakav je trend izdavanja građevinskih dozvola nakon zadnjih izmjena zakona i nakon zadnjih donošenja zakona je je bilo ovdje u Hrvatskom saboru. Da li nam se je broj izdanih građevinskih dozvola ubrzao, koje je prosječno vrijeme izdavanja građevinske dozvole, šta se je dogodilo? Jer to su pokazatelji koji nama u krajnjem slučaju onda mogu dati putokaz da li možemo vjerovati onome što nam se ovdje prezentira, što nam se ovdje kaže da će biti ovakva, onakva poboljšanja ako kasnije dođemo u situaciju da ja dobijem ovako. Još uvijek se čeka na pravilnik o sadržaju i opremanju glavnog projekta iako je trenutno na snazi pravilnik koji je vrijedio za prethodni zakon. Naravno on je kontradiktoran postojećem zakonu pa se ne može primjenjivati. Kaže, geodetski projekt se prestao zvati geodetskim projektom, zove se geodetski elaborat a ne postoji sadržaj i opremanje elaborata, nitko ne zna kako treba izgledati. Sustav e-dozvola nije umrežen na svim institucijama, evo primjer navode grada Zagreba jer su odavdje, ima software za sebe koji ne radi. Zahtjev za ishođenje uvjeta se podnosi na način da se urudžbira papirnati zahtjev sa CD-om na kojem se nalazi projekt ili odgovarajući broj kopiranih primjeraka a kao predviđeno da će se sve raditi elektronski. Službenici se ne znaju koristiti osnovnim softwareima za projektiranje u svrhu čitanja nacrta jer nisu educirani. Trenutno stoji veliki broj projekata upravo jer se službenici ne znaju koristiti ni sustavom e-dozvole i projektantima tvrde da je razlog što ni danas nisu prošli nikakvu obuku vezanu uz isto. Meni kažu ljudi iz struke koji se time bave da je potrebno prije svega riješiti pravilnike, educirati službenike i prilagoditi kompjutersku opremu i uvesti software potrebne za primjenu zakona. Dakle moje pitanje glasi uz ono što sam rekao da ćemo mi kao klub podržati ove izmjene ali stvarno pitanje ministarstvu da li smo spremni i pripremljeni nakon što Sabor donese ove izmjene zakona te iste zakone primijeniti u praksi i da li će doći do poboljšanja? A ne da opet nakon nekog vremena kod nekih novih izmjena čujemo da nismo otišli korak naprijed nego korak unatrag i onda se stalno vrtimo u krug. Dakle ako nešto radimo onda moramo napraviti onako od početka do kraja kako treba, moramo znati do kuda želimo doći, što ćemo postići, kada ćemo i kako i koja su poboljšanja. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče sa suradnicom, odnosno sa pomoćnicom ministra. Pred nama su u drugom čitanju dva zakona. Ova dva zakona su i u prvom čitanju izazvali dosta žestoku raspravu u ovom uvaženom Domu a u drugom čitanju već po broju kluba zastupnika koji raspravlja o tim zakonima je evidentno da je dobro da se raspravlja i da su oni izazvali niz prijepora na terenu. Kada sam ja obnašala dužnost ministrice u Ministarstvu graditeljstva onda je bio tad jedan uvaženi zastupnik koji je bio ministar prije mene i sve s čime je ministarstvo došlo on je objašnjavao zašto je protiv, zašto nije dobro. E onda sam ja rekla e ja kada budem jednog dana saborska zastupnica neću biti takva. I onda morate se nažalost dosta često i demantirati iz jednostavnog razloga ja ne mislim da su zakoni uklesani u kamen, ja mislim da je obaveza svakog ministarstva da prati propise da prati primjenu zakona da razgovara sa terenom i da ih mijenja na način da bude poboljšica za svaki i pritom mi u klubu GLAS-a dijelimo na one zakone koji su stručni i oni zakoni koje imaju određene političke konotacije. Oni koji su stručni, svaki zakon koji je poboljšica, mi podržavamo. Iz jednostavnog razloga što poboljšica ima rezultat na terenu. Kad nije poboljšica, onda to treba reći. Dakle, morate razumjeti zašto netko ide u izmjene zakona. Ja moram priznati da ne vidim niti jedan jedini argument zašto se ovi zakoni mijenjaju. Niti jedan jedini argument. Pri tom moram priznati da me g. Hrg malo povukao za jezik jer je tu raspravljao o građevinskim dozvolama i ja ću jedan dio svoje rasprave isto vezati uz to jer sve ima posljedicu i na građevinskim dozvolama. Projekt e-građevinske dozvole je dobar projekt. Taj projekt treba razvijati. Da bi razvijali, morate slušati što teren govori i morate vidjeti koji su problemi. Kad pripremate izmjenu zakona tako veliku, trebate razgovarati sa projektantima, trebate razgovarati sa onim koji se bave sa ishođenjem građevinskim dozvolama, za onim koji daju posebne uvjete i vidjeti što je problem. Hrvatska nije Zagreb, usput budi rečeno, Zagreb uopće nikad nije uveo e-dozvolu nego on ima svoju dozvolu koja nije do kraja kompatibilna sa e-dozvolom na razini države ali dozvole se izdaju svud. Nek meni netko objasni kako može izdati, koristiti za pravo e-dozvolu projekt netko tko ne zna na kompjuter? Mi imamo izvješće EU-a za 2017., na razini EU-a 25% djelatnika je kompjuterski nepismena. Ima onih koji uopće trebaju izdati posebne uvjete da se netko ne uvrijedi u nekom općini, gradu, on nema gdje CD staviti jer nema kompjuter. To su činjenice i kad razvijate takav jedan projekt, trebate voditi računa o tome. Prema tome, ne treba slušati nas što govorimo. I ne treba slušati nego treba vidjeti kako nas netko doživljava iz vana. Kada je Vlada u kojoj sam ja bila ministrica, završila svoj mandat, tada smo završili na ljestvici Doing Businessa 40., na 40. mjestu. Pri tom je ocjenjeno da su veliki napori napravljeni na razini građevinskih dozvola, sad kad je ova Vlada završila na 51. mjestu, mi smo dakle, pala je sa 126. na 150. mjesto vezano uz građevinske dozvole. Kako nas ocjenjuju? Oni nas ocjenjuju po procedurama koje imamo, broj dana koji je potrebno za izdavane građevinskih dozvola i novaca koliko građevinska dozvola košta. Pri tom smo ne treptući okom u ovom Saboru izglasali izmjene zakona jer smo uveli dvije nove procedure, mrtvi hladni. Jedna procedura nova koju smo uveli je to da projektanti ponovno moraju dobivati bodove vezane uz stručno usavršavanje, to smo 2015., sad smo ponovno uveli i tu nemamo nikakav problem. Još je jedna procedura da je elektronički potpis, da vama zahtjev predaje projektant, da projektant imaju elektronički potpis a vi građevinsku dozvolu dajete investitoru. I kad nas ocjenjuju, to se računa kao nova procedura. Dakle, način na koji nas ocjenjuje je vrlo jednostavan, uzmimo procedure par zemalja, ja pri tom moramo reći da to g. Uhlir dobro zna, on je bio i zamjenik ministra odnosno ministrice u mom mandatu i tad smo zajedno radili neke od tih zakona i dobro znaju kako se ocjenjuje Hrvatska vezano uz građevinske dozvole i dobro znaju i šta su dobili, zašto smo pali sa 150., odnosno zašto smo sa 126. pali na 150. mjesto. Kad smo mi uvodili e-dozvolu, tada je Srbija nas zvala da sluša što smo napravili, kako smo donijeli zakone, kako smo definirali procedure i sad je Srbija među 10, a mi smo 150., što se je tu desilo? Dakle morate pratit, morate vidjeti što je na terenu i onda zakon, izmjene i dopune zakona, trebaju biti rezultat onog što vam kažu projektanti, što vam kažu investitori, što vam kažu ljudi koji izdaju dozvole, u Hrvatskoj ima otprilike 2000 tijela koji izdaju posebne uvjete. Na lokalnoj razini to je lokalni vodovod, lokalna kanalizacija, lokalni HEP, lokalna plinara, na državnoj razini i tih svih, oni svi moraju imati, biti obučeni da sudjeluju u postupku e-dozvole. Samo da razumijemo o čemu govorimo, ja ću se vratiti na ove izmjene i dopune ova dva zakona. Što je bilo 2015. Da bi se mogli baviti izvođenjem radova, tada je ministarstvo morali dati suglasnost tvrtkama da zadovoljavaju, samo da vas podsjetim, da imaju uvjete da mogu se baviti izvođenjem radova, da imaju određeni broj zaposlenih, da imaju određenu opremu u strojevima, da imaju niz stvari i to je jedina zemlja, na razini EU-a je bila Hrvatska, dakle mi imamo jednu silnu potrebu da u svemu budemo preregulirani a da onda to ne primjenjujemo. To je dakle, volimo imati što više zakona, što više pravilnika, što više svega ali onda to ne bi primjenjivali. Tad smo rekli ta suglasnost je trošak, bila je recesija, bio je rezultat recesije, maltretiramo izvođače, stavit ćemo sve one koji se bavi izvođenjem u da su članovi komore i na tak način ćemo zapravo pokriti taj dio i odteretiti u tom trenutku izvođača s tim što je ta suglasnost bila na rok pa su morali produžavati ali nitko pritom nije kontrolirao da li ono što su napisali u tome da bi dobili suglasnost na terenu odgovara. Tad smo jednako tako uveli, do tad vam je da netko član komore, morao, on je zapravo svoje članstvo nije imao svojim imenom i prezimenom, nego je imao u tome da radi u određenoj firmi i rekli smo to je suludo, ti si član komore, svojim znanjima i svojim imenom i prezimenom a ne to što radiš u nekakvoj firmi i rekli smo kad krene a očekivalo se već jedan zamašnjak, dajte da ne budemo maćeha domaćim projektantima, izvođačima, nadzornim inženjerima nego da im pomognemo jer će doći netko drugi iz druge države članice EU-a kod nas raditi i on će tada morat zadovoljit kriterije koji vrijede kod njih a ne kriterije koji vrijede kod nas s time što je tad bila ideja skupljanja bodova pa ako ne skupite bodove, morate ponovo ponavljati više nismo znali što. I to veliko terećenje je zaista bilo 2015. Ono što se ja u obrazloženju ministra koji više nije s nama nego je kao jako puno saborskih zastupnika otišao slušati g. Plenkovića, on je tada rekao jednu stvar, a ja se s tim posve mogu složiti, kad krenete uvoditi bilo koju reformu, onda su načelno svi za, ali ako je u njihovom dvorištu, onda je, onda su protiv. To je jedino iz onog što je u obrazloženju ovih zakona rekao, ja se slažem. U ovim zakonima ja nemam ništa protiv, čak štoviše, ja mislim da se mi trebamo otvoriti za EU tržište. Mislimo da to kad se otvori ti za EU tržište, a može samo biti bolje, mislim da onda to može i pogodovati nekakvoj konkurenciji, pa da se vi, da niste više da ne želite biti prvi u selu nego da želite biti na tom jednom velikom tržištu konkurentan i kad bi to bilo u ove dvije izmjene i dopune zakona, ja bih rekla, svaka čast. Možda bi ovo napravili ovako ili onako, ali je sve dobro, ali to ovim zakonima nije. U ovim zakonima se uvodi nered. Ono što sve, svi inženjeri u komorama govore o tome, nemojte nam uvoditi nered, imamo određeni red u kojem funkcioniramo, ali tko će osjetiti taj nered? Hajmo biti pošteni do kraja. Inženjeri koji su u komorama će se snaći. Sad svi traže one EU dopusnice da mogu ići raditi van i komore to uredno štampaju jer iza ovog je pitanje kako će dobiti EU dopusnicu da ide van jer je do kraja nije definirano na tragu toga da uvijek treba s tim svim zajedno definirati i pojedine postupke, odnosno i pojedine pravilnike. Oni će se snaći. Netko tko će dolaziti, izvođači tu, bit će malo ovako pa će biti malo onako, pa u jednom periodu smo imali, tamo negdje 2014. kad je jedan strani investitor dolazio tu pa je pitao, kako ja kad dolazim tu kako dokazujem da imam sve što imam pa mi nismo znali dati odgovor na to. Dat će se odgovor. Ali znate tko će imati teret? Investitori. Sve će u konačnici pasti na teret investitora. Ako meni netko može objasniti da opcija u kojoj netko tko je član komore i mjesečno plaća 125 kn za svoje članstvo za to ima, između ostalog policu osiguranja na iznos od milijun kuna koji svaki član komore dobije u a propos toga doma poštom, što je sigurnost za investitore da ako se napravi neka šteta se imaju od čega naplatiti, dakle on za 125 kn mjesečno ima to, a sad će morati sam ugovarati to sve zajedno. Ako mi netko objasni kako je tu napravljena ušteda, ja ću reći, sve okej. Moram se vratiti na ono što sam postavila pitanje ministru koji je odlučio ne odgovarati na pitanje ili zapravo znate ministar kad dođe tu, ja svaki put to pohvalim jer dobro, mi rijetko imamo situaciju da nam ministri dođu tu. Ako je ministar došao tu da se malo smiri u odnosu na ono što ga je čekalo vani sve one, svi novinari koji zapravo postavljaju jedno te isto pitanje, da li je HNS i dalje u koaliciji ili nije u koaliciji ili je otišao do premijera pa da vidi što je pa se tu malo odahnuo, pa zato možda nije odlučio odgovarati na naše replike ili možda nije odlučio odgovarati na replike jer je bilo strašno puno pitanja koji pogađaju u srž pa nije bilo odgovora. Dakle, EU i direktive EU ne smiju i ne trebaju biti alibi za sve što u svom zakonodavstvu mijenjamo jer je to krivo jer ćemo mi prestati vjerovati u direktive EU. Direktiva EU iz 2006. koja govori o uslugama na unutarnjem tržištu je rekla da iznimke koje može svatko propisati se odnosi na promet na cestama, razvoju ili uporabi zemljišta, prostornom planiranju i građevinskim normama. Kada je zakon 2015. bio donesen tada se je, ne slučajno, nego namjerno se odlučilo da kad je riječ o prostornom planiranju se to koristeći ovu mogućnost iznimke, da prostorno planiranje bude dio negospodarske djelatnosti, dakle nešto što svaka zemlja štiti. Zašto? Dakle, ono što se nama može desiti nakon ovog zakona mi još uvijek nemamo državni prostorni plan iako je obaveza u Zakonu o prostornom uređenju određenog roka, ali to očito nije bilo target ministarstva. Zašto se nama netko iz Portugala na natječaj ne bi javio i radio državni prostorni plan? Zašto se vama načelnicima ili gradonačelnicima kad morate raspisati javni natječaj za izradu prostornog plana ne bi javio izrađivač koji radi prostorni plan u Italiji, gdje, recimo može, čak ne mora ni biti arhitekt, ne mora ni imati obrazovanje, ne mora ni imati stručni ispit, sve što mi imamo nego on podliježe pravilima svoje zemlje, a prostorni plan za vašu općinu, za vaš grad je podzakonski akt. On ima snagu podzakonskog akta. Dakle imat ćete još, ćete morati nekoga angažirati da mu objasni što znači prostorni plan, što znači naša tradicija prostornog planiranja, ja zaista mislim da tržište treba otvoriti. Mislim da tržište treba otvoriti za sve jer tako potičete i domaću konkurenciju i ljude koji jesu da budu bolji, da bolje rade, ali postoje neke stvari koje moraju biti zatvorene za tržište tim više što to ostale zemlje koje su članice EU koriste, to ostale članice koje su članice EU-e vode o tome računa. Zašto mi ne vodimo, ja to ne bih znala. Ja namjerno nisam govorila o svemu onom što su moji prethodnici govorili jer su se komore potrudile i dostavile svim saborskih zastupnicima analizu [[Upadica: Zahvaljujem.]] Mi u Klubu GLAS-a ovo nećemo podržati, ovo jednostavno nisu dobri prijedlozi zakona. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Ja ću kao netko tko nije iz ove struke pokušati to najplastičnije, prozaičnije reći u čemu je riječ. Iako smo ovdje sada čuli puno rasprava koje su dugo trajale ali malo o tome zapravo se kao nekakav onako mačak oko kaše obigrava, spominje sve i svašta ali ono najbitnije se nekako izbjegava reći. Zašto se izbjegava reći, zato što vrlo jasno ovime se ukida namet, obvezni namet, točka. Znači mi cijelo vrijeme slušamo koliko imamo parafiskalnih nameta itd., neki su po 20 kuna, neki su po 50, neki su po 100 ali kada se to lijepo sve zbroji pa se onda stavi zajedno na godišnjoj razini to dođemo do nekih milijardu. A svaki pojedinačno možda nije presudan. Znate ono, dopunsko osiguranje 80 kuna pa nije to sada ukinemo, sada će nešto nekome, znaš to je samo 80 kuna, ima tako više toga. Što ovdje dobivamo? Nešto što je obvezno stavljamo kao dobrovoljno. Je li netko brani nekome da se učlani? Je li netko brani nekome da uplati to? Pa zašto? Ako je to tako dobro, ništa se neće promijeniti. Mi moramo nekog natjerati da njemu bude dobro, to je smisao liberalne politike ili ne znam čega? To je smisao možda neke socijalističke, komunističke, načina razmišljanja od prije, ako nije obvezno ne treba. Znači mi ćemo nekog natjerati da njemu bude dobro, pazite molim vas. Recite mi, tko je ovdje natjeran? Kome je država natjerala da to mora platiti? Nikome. Tko ga plaća? 99% ljudi, zašto? Jer su sami vidjeli da od toga imaju benefita. I sad mi ovdje ćemo pričati da mi nešto ugrožavamo.

I ono što gđa. Mrak-Taritaš nije spomenula a šta se sve ocjenjuje, ocjenjuju se i mišljenja arhitektonskih ureda i strukovnih komora. I one daju svoje mišljenje kada ih netko zove iz Svjetske banke kada rade doing business ljestvicu pa su možda oni rekli vidite to je u najavi, to će biti još puno gore, pa možda zato nije dobro. Koliko je naše građevina patila zbog toga? Ili bolje rečeno koliko je od 2015. do 2019. to odjedanput fantastično sve postalo. Tu govore se o pitanju zaštite da se zaštiti svoja profesionalna odgovornost. Dakle prije svega građenje nije osobna usluga jedne fizičke obveze, inženjera gradilišta ili voditelja radova već usluga izvođača koji je jedini odgovoran investitor za svoje pogreške, ne osobno. I onda govorimo kao da ako maknemo opet kažem obveznu komoru svi ti voditelji se onda više neće to plaćati. Valjda zato što nije obvezna inače bi, ne znam, ne razumijem, to je super kada je obvezno ali kada nije onda mi baš i nije tako super. Je li oni kao će imati skuplje onda policu osiguranja? Pa ljudi moji ako to oni izračunaju plus, minus, u komori 1500, bez komore 2,5 tisuće. Članstvo u komori nešto, plus, minus, vidi isplati mi se biti, ja ću biti, plus minus, vidi ja sam u gubitku 500 kuna, onda vjerojatno neće biti osim ako još nešto ne dobiva za tih 500 kuna razlike. I sva priča gotova i sva ova naklapanja danas. Ne znam samo čime izazvana, odakle, koju sam čuo i pokušao razaznati apsolutno ne razumijem. Mi imamo 5500 inženjera gradilišta ili voditelja radova na koje ovo utječe direktno, 5500. Oni nešto uplaćuju, kolege ovdje kažu ukinite obvezno HGK ali ostavite obvezno inženjerima gradilišta, logike mi fantastične, jedno cehovsko, drugo krovno. Pazite krovno ukinuti a cehovsko ostaviti. Nije mi baš. I tako tih cehovskih stotine i stotine. Kada govorimo o tim stotinama i stotinama mi imamo 300 reguliranih zanimanja a prosjek je EU 200 i to je ova direktiva što kaže netko ne bi trebao slušati. A kao kakve to veze ima sa ... [[Govornik se ne razumije.]] Pa ima veze da mi smanjujemo opterećenje gospodarstvu takve ima veze kao neke reforme, strukturne promjene i onda krenemo raditi, ne diraj to, ne diraj ovo, ne diraj ono, ne valja, odjedanput sve dobro a svi smo odmah ovdje u startu rečemo previše država, previše ulogu svoju nameće svugdje. I onda kada država se krene lišiti te svoje uloge i obveze da sve bude liberalno i onda najedanput ne valja. Ne daj bože da netko drugi. Ja ne znam osim nekih interesa, ne znam koje su tu, ja nisam čuo niti jedan argument osim interesnih koje mogu pretpostaviti ili ne da radi se o nečijem tuđem interesu, ne mislim o svom, to je protuzakonito ne daj bože, to neću reći nego u tuđem ono interesu tih koji se ukidaju. Ma nemoj, zamislite. Znači druga stvar ono što je dobro u odnosu na prvo čitanje. Znači prije svega arhitektima urbanistima omogućuje se samostalno obavljanje poslova prostornog uređenja u vlastitom uredu, dakle ne mora se biti u pravnoj osobi ili neki zajednički ured, njih više, znači sada može urbanist raditi to i u samostalnom uredu. I ono što je jako dobro i jako bitno i to bih želio pohvaliti sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije da se ne može sukladno zakonu dovesti nitko u neravnopravni položaj zato što je ili nije član komore. I to je dobro. Dalje, zbilja neću, mogu reći još jednu, dvije stvari koje u ovom zakonu se mijenja, dakle doslovno onako najplastičnije, prozaičnije se ukida neka obveza, članstvo u nekoj komori koja i dalje ostaje, koja i dalje može sve raditi, koju dalje ljudi mogu uplaćivati i to samo kažemo više nije obveza. I evo drame. Evo drame. Zamislite, nekome se neki interesi skidaju vjerojatno.

Dakle apsolutno ja ne vidim ništa što bi bilo tu onako nešto sporno što bi mi sada rekli propast će nam država, bit će nesigurnija gradnja, neko će to morati platiti itd., itd. Bit ćemo rasteretiti ćemo manje. Pa ne znam šta je onda kada imate takvih 30 stvari pa 30 puta 1800 pa onda još 20 puta 5000 pa ne znam šta sve ne, pa ajmo ih onda i PDV-a rasteretiti i svega i plaća doprinosa i svima svega i nikom ničega. Jel u pravilu kada god se bilo šta tak ne krenu otpori krene problem, priča se o svemu i svačemu, a srž ostaje ista. Ljudi će morati manje platiti odnosno idemo na tržišnim osnovama pojačati konkurenciju, tamo gdje ljudi vide da nešto valja.

Znate zašto? Zato kada bilo kakav spor se nađe oni pravno zastupaju, oni davaju mišljenja, pišu žalbe za tebe, na sudu te zastupaju ako oni procijene da je opravdan tvoj zahtjev, imate zaštitu.

Ne, kod nas, ne, ne, to mora biti obavezno inače vi ne znate se sami brinut o sebi, ne znate šta je vaš benefit. Dobro, doduše je liberalna politika to mogu shvatiti, ne mogu od nekih koji se kao tako vode, to mi malo je čudno, ali to opet gledano idemo u onome što nije ne ugrožava nikog drugog i što nije nužno i idemo dopustiti ljudima da imaju pravo izbora, zašto ne bi ako oni nađu. Ajmo te komore napraviti da oni zbilja rade za te članove da se vidi da oni ostvaruju svoju zaradu ili plaćaju svoje troškove u razlici u cijeni i u onome što pružaju jel zbilja 5000 polica osiguranja je daleko jeftinija nego 5000 po jedno. A ne da oni imaju ne znaju šta će s novcima, ne znam koliko desetaka ili koliko milijuna imaju na kraju godine na računu i eto ne mogu čak ni potrošiti pa dokle smo došli.

Kad bi to krenuli zbilja možemo početi stvarati neko konkurentnije društvo i raditi ono što nam je posao, pustiti ljudima da rade i da dišu i što manje smanjiti ulogu države u bilo kakvom biznisu na tržištu i svega onoga. Znamo šta je regulatorna obveza, a dajmo pustiti ljude da dišu i to je samo kada se podvuče sukus svega ovoga. Znači nema tu štambilja više, pečata, šaltera, šetaj, fali jedan papir, biljega, vamo, tamo znači idemo ono što smo krenuli sa e-dozvolama.

To jedino što mogu razumjeti od svih tih primjedbi koje smo čuli, jel da ovo dođemo kao oporbena stranka vjerujem svi ti oporbeni bi rekli da, da, super, super. Naravno da trebamo biti svi za ukidanje nameta i to je stvar razlike koju javnost treba znati zašto je neko protiv, zašto je neko za. Hvala lijepo. Prelazimo na sljedeću raspravu. Izvolite. Hvala lijepo. Potpredsjedniče Sabora, poštovani predstavnici ministarstva. Mislim da smo svi evo prije ovoga drugog čitanja dobili ovakav dopis kojega uputile znači komore, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike gdje su oni kroz niz točaka koje su naveli osporavaju ovaj prijedlog koji je upućen od strane Vlade o kojem bismo mi trebali glasati. Na kraju se svelo sveukupno na pitanje ono članstva u komori i ove rasprave da li je netko bolji inženjer ako je član, ako nije i ja vjerujem da unatoč tome što možemo mi ovdje danas raspravljati da najbolje pitanje će reći oni koji jesu članovi komore i da li su oni zadovoljni uslugama komore, da li im to osigurava kvalitetnije rad, da li osjećaju zaštitu. Ali na neki način mi imamo ovdje i drugu argumentaciju, a to je argumentacija da članstvo u komori košta. I bojim se da tu onda imamo jednu nekonzistentnu politiku ove Vlade gdje bi Vlada trebala odlučiti ako idu sa ovakvim prijedlogom, da li onda ukidamo obvezno članstvo u svim komorama? Hoćemo raspravljati o Gospodarskoj komori, Obrtničkoj komori i raznim strukovnim komorama ili je ovo samo jedan pokušaj koji gledajući možda HDZ čini manju štetu, pa onda ok HNS je to putem svojeg ministarstva predložio? Ali ako je to put idemo smanjiti sve administrativne obveze koje imaju ljudi, onda stavimo to strateški u plan. Nek Vlada donese zaključak, idemo ukinuti sva obvezna članstva, sve one dobre komore koje pružaju dobrobit svojim članovima će imati potporu svojih članova i oni će nastaviti raditi. Ja ne mogu s ove pozicije komentirati da li je netko bolji voditelj gradilišta ukoliko je u komori ili ukoliko nije jer vrlo je zahtjevno politički raspravljati o tome jer mi svi pogotovo oni koji su bili u poziciji da naručuju radove određenih tvrtki gdje vam dolaze ljudi koji vode to, vi se uzdate u njih, u njihovo znanje, s njima komunicirate, s njima pokušavate iz vašeg projekta napraviti najbolje učinke i stvarno ti ljudi nisu zaslužili da bilo tko politički o njima govori pogotovo o tome da li je njihova kvalifikacija vezana za članstvo u određenoj komori. Ali ovdje će biti upravo rečeno puno toga u tome smjeru da bi mi trebali o pojedincu koji radi svoj posao a s druge strane, politika govori bit će bolji ukoliko, evo sada ukoliko nije u komori a s druge strane vidimo da postoje brojne druge komore. Da li ćemo tako možda i o liječnicima razgovarati? Što, trebao bi izaći onda danas imamo ovaj prijedlog, za slijedeći tjedan bi trebao vjerojatno netko poslati prijedlog, nemojte liječnici biti isto u komorama. Trebalo bi onda za radnike reći nemojte biti u sindikatima jer nema potrebe da tamo budete, možete sami ali onda dolazi i do pitanja koje ta strukovna udruga koja će se boriti za ta prava jer ako mi samo kao politika budemo mijenjali, imali prijedloge i donosili odluke o zakonima na koje se odnose, tko će poslati ovakav dopis? Ono što ja niti mi u klubu nismo dobili niti jedno mišljenje da li je ta članarina koja se plaća primjerena onoj usluzi. Puno smo slušali o članarinama u gospodarskoj komori gdje tvrtke tvrde da je to puno za ono što dobivaju, da ne vide korist od koje dobivaju, dok drugi opet tvrde mi imamo korist od toga. I mislim da ovdje imamo jednu raspravu koju kako god da joj pristupimo, nismo korektni. Niti prijedlog ovakav nije korektan jer je vrlo parcijalan, vrlo u jednom smislu, ja razumijem što je administrativno rasterećenje i znam da je to jedna od reformskih mjera ali onda bi trebalo korektni pa reći sve, odnosi se na sve a ne samo na jedan jedini prijedlog oko kojeg ćemo mi sada ovdje raspravit jer ako, ovo je poruka vladajućima, ako ovako predložite za jednu komoru, onda očekujte da će vam svi nezadovoljni članovi bilokoje druge komore se sutra obratiti ili kad se izglasa ovaj zakon i tražiti mi želimo isto pravo, želimo isti prijedlog od iste te Vlade. Isto premijer treba sa svojim članovima Vlade donijeti takve odluke i zašto ih niste poslali u paketu. Pošaljite pa idemo onda napraviti taj iskorak, stanite iza toga, ovo je zapravo po meni samo jedan pokušaj koji ima svoje i dobre strane, vidjeli smo od kolega iz HNS-a, oni su iznijeli ono što i na neki način ja podržavam, bilokoje opterećenje može biti nešto što frustrira ljude koji rade i smatraju da jednostavno ne pruža im se potpora ali s druge strane isto tako bi volio čuti ono koje su to prednosti biti u komori, ono na koji način brinu, dal je to samo to osiguranje ili doprinose njihovom radu stručnoj edukaciji, organizaciji, raspravljanju o prijedlozima koji se upućuju u ovakve političke rasprave i odlučivanje.

Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, u ime kluba HSS-a i Demokrata, tražim stanku da se konzultiramo o daljnjoj raspravi o ova dva predložena zakona jer evo nakon rasprava svih klubova, na kraju smo sad više zbunjeni tko je u pravu, predlagatelj ili struka jer vidimo da su većina klubova podržali pismo koje smo svi dobili od predstavnika komore arhitekata, građevinskih inženjera, strojarskih inženjera, elektroinženjera. Znači cijela kompletna struka je tražila od nas da budemo protiv ova dva zakona a predlagatelj ne odustaje od toga iako je predloženo u ime kluba HSS-a da povuku ova dva predložena zakona jer očito da nisu u usuglasili sa terenom jer obično kad priprema zakon se konzultira struka. Očito da je struka protiv i onda je pitanje tko je to pisao prijedlog zakona pogotovo kad iz izlaganja klubova se vidi da se u sustav uvodi nered jer ako nije upozoravajuća informacija da smo pali na listi prihvatljivosti za investitore i investicije u smislu izdavanja građevinskih dozvola, da nam je taj postupak otežan i usporen i da je većina struke protiv toga da se dalje usložnjava taj proces a imamo i pozitivne primjere iz Slovenije i nekih drugih europskih država gdje je to na sličan način uređeno kao i u Hrvatskoj, ne vidimo u čemu je promjena administrativno rasterećenje, evo mi iz HSS-a pozdravljamo ali ako struka kaže da to neće tome doprinijeti, ako to je financijsko rasterećenje koje su oni spremni platiti, ne vidim razloga zašto predlagatelj zakona na tome inzistira, očito da je tu nekakva kolizija pa mi moramo još to dodatno raspravit a vidimo da je najveći teren upravo na jedinice lokalne i regionalne samouprave, na investitorima jer će oni imati dodatne troškove i nesigurnost pa onda iz tih razloga tražimo da se ova dva zakona skinu.